Vážená paní místopředsedkyně, kolegové, kolegyně, dovolte mi, abych vám řekl dle mého názoru několik zásadních informací k uvedenému pozměňovacímu návrhu kapitoly 334 Ministerstva kultury České republiky.

Osobně si myslím, že by možná bylo lepší a správnější, kdyby tyto výdaje byly výdaji Ministerstva financí nebo Ministerstva vnitra. Odečtemeli tyto výdaje spojené s církvemi a náboženskými společnostmi, činí podíl Ministerstva kultury na výdajích státního rozpočtu 0,65 %. Možná bychom se měli inspirovat v Německu, kde podle usnesení rozpočtového výboru činí výdaje na kulturu navržené na příští rok 5 %.